Náš návrh se zaměřuje jak na nebankovní, tak bankovní sektor. A pevně věřím, že v rámci projednávání tohoto bodu se i vy, kolegyně a kolegové, upomenete na to, co běžně vnímáme a čteme v médiích, vidíme na internetu, proudí k nám televize, a dáte mi za pravdu, že ten segment nabízení těch rychlých, jednoduchých, lehce splatitelných drobných půjček, který se nám neustále předvádí, je velice, velice nebezpečný. A když se bavíte s lidmi, kteří by normálně na takovýto princip reklamy vůbec nenaskočili, protože si uvědomují rizika, prostě dostanou se do určité finanční tísně, byť drobných prostředků, a prostě nevidí jinou cestu a říkají si, vždyť je to jednoduché, byť to tam je napsáno, nula úrok, můžu do toho jít, a potom se diví, že z dvaceti tisíc korun, které si půjčili třeba na vybavení domácnosti, které mělo poruchu, najednou se dostávají do dluhové pasti. Hovořil jsem dlouho, omlouvám se za to, ale je to téma, které si, myslím, zaslouží tu diskusi, a měl by to být první krok, který by se nám měl podařit v rámci boje s těmi problémy, které tato společnost má, což jsou problémy exekucí.

Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dovolte několik slov k tomuto návrhu zákona, k tomuto sněmovnímu tisku číslo 180. Já naprosto chápu lidský a sociální rozměr motivace k tomuto zákonu a naprosto se s ním ztotožňuji. Jako člověk, který studoval a poté profesionálně působil v oboru reklamy a propagace se musím také ztotožnit s připomínkami vlády. A nakonec jako člen našeho poslaneckého klubu musím také respektovat dikci stávajících souvisejících zákonů a judikátů příslušných evropských orgánů, což je někdy těžké skloubit, to všichni moc dobře víte.

Jinak historie reklamy a propagace má v naší zemi vynikající úroveň a bohatou historii. Jenom dovolte krátkou exkurzi do této slavné historie. Naše země byla světovým lídrem například na Světové výstavě EXPO 58, kterou navštívily 42 miliony lidí, z tohoto 6 milionů naši expozici. Československo získalo zlatou hvězdu a dalších 13 ocenění. Za nejlepší pavilon byl vyhlášen ten náš, československý, od autorů Františka Šubra, Josefa Hrubého a Zdeňka Pokorného.

A další a další. To samozřejmě nastolilo nepsané normy a zvyklosti, které přežívají dodnes.

A jsou a budou finanční zátěží, protože náklady na likvidaci půjdou v mnoha případech také na vrub státu.

Já si myslím, že určitě bychom se měli tímto sněmovním tiskem zabývat i ve druhém čtení.

Jako první je přihlášena paní poslankyně Němcová. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, máme už asi pouze pár minut do konce dnešního jednacího dne, předpokládám tedy. Pokusím se být stručná a seznámit vás s postojem Občanské demokratické strany k tomuto návrhu zákona. Hned úvodem sdělím, že po projednání na našem klubu jsme proti tomuto návrhu, a dávám tedy oficiálně návrh na jeho zamítnutí v prvním čtení. A nyní dovolte několik poznámek. Ta první se týká spíš průběhu projednávání zákonů, kterých jsme svědkem během dnešního dne. Před chvílí ten předchozí bod, který se zabýval pojistným na veřejné zdravotní pojištění, vláda okomentovala svým neutrálním stanoviskem. Nakonec tady vystoupil pan ministr zdravotnictví s naprosto zásadním postojem, který je proti tomu návrhu.

Ale chci říci a kvitovat to v dobrém, že tady alespoň pan ministr zdravotnictví byl, té debaty se zúčastnil, obě strany pro a proti mohly vznést své argumenty a Sněmovna slyšela kvalifikovanou diskusi na toto téma.

Ona to ale neudělá a dá neutrální stanovisko. Pak s takovým zvláštním postojem jsem zaznamenala i vyjádření pana zpravodaje, který říká, že z různých pohledů by byl pro i proti. Dobře, to přijmu jako jeho postoj, ale pro Poslaneckou sněmovnu vláda v tomto případě žádnou práci neodvedla, aby pro nás byla nějakým měřítkem toho, jak k tomuto návrhu přistupuje. Ve vší úctě, pan ministr Brabec, jsem velmi ráda, že se zúčastnil celého dnešního jednání, byli tady také přítomni pan ministr zdravotnictví, paní ministryně pro místní rozvoj, ale ani jeden z nich, předpokládám, nemá ve své kompetenci to, aby mohl tady zodpovědně posoudit všechno, co návrh obsahuje.